Tady se nejedná o žádné přenášení kompetencí. Ty kompetence, jak teď jsou, jsou přeneseny na Evropskou unii smlouvami, které už byly uzavřeny. Evropská unie z logiky věci některé věci už teď musí řešit, protože máme společný schengenský prostor a v tom musí platit společná pravidla. Ta pravidla, která v prostoru jsou, musí platit stejně a pro všechny, a proto se musí dohadovat společně. To není žádná ztráta suverenity České republiky. Česká republika se mezinárodní smlouvou dohodla s ostatními státy, že to bude řešit společně. Nedochází tady k žádnému přenosu kompetencí. To už se stalo ve chvíli, kdy jsme do Evropské unie vstoupili a souhlasili jsme s tím, že společné problémy budeme řešit společně. Děkuji.

Děkuji.

Bohužel nikdo.

Kolega Benešík si ještě počká. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

Ono to není zakázané.

Děkuji, pane místopředsedo. Já vám to všem ulehčím.

Evropský parlament si vytvořil vlastní stanovisko, které jde ale brutálně nad rámec toho, co navrhla Komise. Toto je veřejné a na to se zřejmě v dnešní debatě odvoláváme. A my dneska máme říkat premiérovi a vládě, jak se má chovat na klíčových jednáních na Radě, a to samozřejmě říkáme.

Pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, vážená vládo, soubor směrnic a nařízení Evropské unie týkající se azylového systému, nazývaný jako Dublin IV, řeší problém zcela opačně, než by bylo potřeba.

Je pouze viditelným trvalým relokačním mechanismem. Je zde další ustanovení, které navrhuje závaznou harmonizaci a sjednocení azylových předpisů a procedur pro všechny členské státy EU, čímž upírají národním státům samostatně rozhodovat a provozovat azylovou a přistěhovaleckou politiku. Je zde navrhován takzvaný společný evropský azylový systém, včetně návrhu společné podoby azylového řízení, a zřízení dohledové instituce agentury Evropské unie pro otázky azylu bez ohledu na názory jednotlivých států. Dublin IV má omezit zodpovědnost prvních vstupních států za ochranu vnějších hranic Evropské unie a za pomoci trvalého relokačního mechanismu ji má v podstatě násilím přenést na jiné státy Evropské unie, jež ale ochranu vnějších hranic zajistit ani ovlivnit nemohou, a navíc na ni těm prvním státům finančně přispívají.

Kolik jich má být, se bude stanovovat podle počtu obyvatel jednotlivých zemí Evropské unie a jejich ekonomické síly vyjádřené v HDP a zejména podle počtu migrantů, které dosud státy přijaly. Co se týká návrhu alternativy, co má navrhnout vláda, co tady navrhoval pan poslanec Peksa, prostřednictvím pana předsedajícího, my žádnou alternativu nepotřebujeme. Potřebujeme, aby každý dodržoval to, co dodržovat má.

Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

Proto zásadně nesouhlasím se záměrem Evropské komise prosadit nařízení Dublin IV.

Závěrem mám dvě otázky. Všichni bychom se měli vážně zamyslet, k čemu budeme dále nuceni.